Děkuji za pozornost. A nyní otvírám obecnou rozpravu. A tady mám jednu přihlášku paní poslankyně... Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem pod tím návrhem také podepsán a současně říkám, že i při tom podpisu jsem Martinu Kolovratníkovi říkal, že mám problém s přílohou k tomu zákonu. Z opozice jsme připraveni racionálně jednat a racionálně se dohadovat na dobrých řešeních pro Českou republiku. Je to také trošku matoucí.

Proto jsme také přistoupili k tomu jednání a proto jsme se účastnili a účastníme se těch jednání. Pokud princip toho, že veřejný zájem má přednost a my si myslíme, že je správně, že veřejný zájem je taxativně vyjmenován v zákoně. Jsme voleni ve volbách a veřejný zájem, když je určen přímo v zákoně, tak je to bez diskuse, jestli to je, nebo není stavba ve veřejném zájmu. Já vím, že mnozí by tam chtěli mít další a další stavby. Ale pro nás už by to bylo velmi nevyvážené v neprospěch soukromého vlastnictví.

Jsme připraveni na kompromis. Je mi jasné, že tato minimalistická verze nemá šanci získat většinovou podporu v Poslanecké sněmovně či Senátu. Já dneska uvedu praktické výhrady k některým navrženým stavbám, které tam jsou. Konvenční dráhy. Nikdo mě nepřesvědčí, že tyto mimořádné instrumenty máme používat pro konvenční železniční tratě, protože ty už dneska existují, stojí a stát vlastní pozemky, nebo naprostou většinu. A pokud ne, tak je to stavba na cizích pozemcích a je to už nějakým způsobem vypořádáno.

Je to hudba budoucnosti. Já se také domnívám, že tento zákon, pokud bude schválen Sněmovnou a Senátem, bude podroben testu ústavnosti. Nebudeme to my, kteří budeme podávat návrh Ústavnímu soudu, ale předpokládám, že je to možné. A pokud by k tomu došlo, tak já bych to považoval i za správné.

Za druhé. To je vlastně kompletní seznam dálnic, D 9 nemáme, že? Ale já to myslím úplně vážně.

A pak tam máme silnice první třídy. Pokud tam nějakou silnici první třídy necháme, většinově, tak tam nemohou být dvě.

Něco zrychlíme, ale to zásadní se nezmění. Nezmění se opakovaný vstup veřejnosti do řízení, to považujeme za klíčové. Naším dlouhodobým programovým bodem v této oblasti je, že veřejnost vstupuje jednou. Bavme se, v kterém stupni. Jednou včetně možnosti soudního přezkumu, ale ne opakovaně při zásadách územního rozvoje, územním plánu, EIA, územním řízení, stavebním řízení.

Neuvěřitelně dlouho trvá, než se dotčený orgán státní správy vyjádří. Pokud má námitky, 60 dnů musí stačit.

Tato dvě opatření by to přípravné řízení zrychlila mnohem více a zkrátila mnohem více než tento zákon. To není proti tomu zákonu, my ho budeme podporovat, ale to si musíme říct. Pak tam jsou další praktické věci, řekl bych drobnější. Ale máme dvě možnosti.

A mnohem hůře se práva odebírají, než když se práva přidávají.